Děkuji za slovo. Já bych v této části rád načetl legislativně technické úpravy, se kterými počítá hlasovací procedura, se kterou vás seznámím za chvíli v bodě 1. A jedná se o dva návrhy.